Já jsem mluvil s předsedou Vinařského fondu několikrát a mí kolegové také.

Chtěl bych se zeptat, zdali ji má třeba pan ministr nebo jestli ji má někdo ze členů zemědělského výboru, neboť ve studii, o kterou se opírá, a řeknu, kterými jsou zdůvodňovány ty předkládané regulace a omezování podnikání v České republice v oblasti prodeje vína, jsou právě údajně popsány v této studii, kterou zatím tedy nikdo z nás neviděl. Doufám, že bude příležitost se s ní v průběhu jednání seznámit, i když bych ji raději viděl před tím projednáváním v prvním čtení, aby člověk mohl posoudit, do jaké míry ty předkládané nové byrokratické kroky a regulace a omezení, do jaké míry jsou opravdu potřeba. Nebo jestli to náhodou není, a ono se to tak v tuto chvíli jeví, jako spíše souboj o to, jak zvednout cenu vína na trhu, o to, jak omezit ty, kteří jsou v tuto chvíli nejlacinější, což jsou prodejci sudového vína. Ten prodej sudového vína, na který je tady poměrně velký tlak, všichni prodejci by měli do budoucna vlastně být nuceni k novým nákladům, protože ty regulace vedou k tomu, že bude nutno prodávat víno nikoliv v sudech, ale v nových specializovaných nádobách, které logicky budou muset být v těch nákladech zahrnuty. Pan ministr sám tady říkal, že půjde o omezování prodejních míst vína. My víme, že v České republice je zhruba 15 tisíc vinoték.

Říká se, že to pančované víno týká především, nebo říkají to předkladatelé návrhu tohoto zákona, se týká především sudového vína.

My tady v tomto návrhu zákona zavádíme, nebo Ministerstvo zemědělství a předkladatelé tohoto návrhu zákona zavádějí některé kroky, které vinaři obecně kritizují. O jednom tady pan ministr zemědělství mluvil a to je povinnost v případě, že někdo doveze sudové víno v cisterně, musí deset dní čekat, jestli nepřijde někdo z kontrolorů, aby odebral vzorek, a ten vzorek se pošle do laboratoře. Tyto laboratoře nejsou v České republice, ale jsou mimo Českou republiku, v Rakousku, a bude týdny trvat, než se potvrdí či vyvrátí, zdali to víno je či není v pořádku. V každém případě je to oproti současnému stavu prodloužení doby využití a šance použití tohoto dovezeného vína a znamená to samozřejmě zase vícenáklady nejenom na skladování, ale i tu dobu, kdy se finanční prostředky začnou vracet, neboť takto kontrolovaný vzorek by musel pobývat v České republice delší dobu, než se potvrdí či vyvrátí, zda došlo či nedošlo k pančování tohoto vína. Já nebudu už zmiňovat některé detaily, které tento zákon také přináší. To věřím, že se s nimi případně zemědělský výbor nakonec nějak vyrovná. Mám na mysli takové ty, omlouvám se, že nepoužiji přesné formulace, ale zákaz třeba míti vodovod nebo vodu ve svých skladovacích prostorech. Tato záležitost tam je. Je to, myslím si, nicotnost, kterou jsme schopni z toho zákona vypreparovat. Ale celkově jsem hluboce přesvědčený o tom, že je to zákon, který neprospěje v celkové podobě, tak jak je sepsán, vinařství jako celku. Ano, některým pomůže, ale některým ublíží.

Jestliže tady ministr zemědělství říká, že chce zregulovat počet prodejních míst, pak myslím je to věc, která je určitě k zamyšlení. A je otázka, jestli to má dělat vláda, jestli tím, kdo vlastně ve svém principu reguluje počet míst, není právě ten zákazník. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.